Děkuji. A otevírám obecnou rozpravu, do které není nikdo přihlášen. Obecnou rozpravu končím. Je prosím zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Není zájem o závěrečná slova. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se hlásí pan poslanec. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ještě prosím nějaká přihláška do podrobné rozpravy? Žádnou nevidím, podrobnou rozpravu končím. Má zájem o závěrečné slovo pan ministr ani pan zpravodaj nemají. Nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.